Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jak jste již uvedl, tak návrhem sněmovního tisku 380 se zabýval hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, který po projednání a vyslechnutí úvodního slova doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit sněmovní tisk 380 ve znění předloženého vládního zákona. V tuto chvíli jen ve svém úvodním slovu ještě avizuji, že legislativci připravili legislativně technické úpravy k tomuto tisku a já je v podrobné rozpravě načtu. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Pane zpravodaji, vaši přihlášku registruji a máte slovo v podrobné rozpravě. Děkuji, pane místopředsedo.